Z textu Římského statutu je zřejmá rovnice mezi úmyslem způsobit člověku nadměrné utrpení a zákazem používání tříštivých střel. V celé Evropě ctíme zákaz nelidského, krutého zacházení a mučení, a to ve vztahu ke všem, včetně pachatelů trestné činnosti. Nikdo si nedovolí, žádná země, o tomto zákazu pochybovat. Ale ve chvíli, kdy půjde o pachatele stejně závažné trestné činnosti, či klidně méně závažné, bude možno proti nim použít střel, které jim způsobí utrpení jako žádná jiná, právě na základě výjimky pro naše policisty v Římském statutu. Návrh na ratifikaci změny Římského statutu s touto výhradou z výše uvedených důvodů nemohu podpořit. Pokud si chceme vyjednat něco nad rámec, měli bychom tak činit opravdu jen v úzce specifikovaných případech, ale takto široké pojetí je pro mne dnes nepřijatelné. Činnost policejního charakteru v rámci vynucování práva a zajišťování veřejné bezpečnosti je opravdu téměř vše, co dnes policie dělá, a nerada bych se dočkala toho, že tyto střely budou použity v neodůvodněných případech, například při obnovování veřejného pořádku nebo při projevech občanské neposlušnosti. Proto dávám návrh na zamítnutí této změny. A jenom bych možná poučila vládu, že by bylo fér vyjednat opravdu něco, co nebude moci být zneužito. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím.

Já se teď necítím jako odborník na používání těchto speciálních tříštivých třeba nábojů policií a podobně, i když jsem, přiznám se, absolvoval poučení od odborníka, který mi vysvětloval, proč v případě například zásahu vůči teroristům jsou tyto typy zbraní nebo projektilů údajně jediné, které se dají použít. Já bych doporučoval, aby si tuto argumentaci poslechli poslanci eventuálně ve výborech, aby se s ní seznámili, protože já tady nejsem asi znalec, který by vám v tom poskytl zásadní informace. Mně v zásadě názor paní poslankyně Konečné celkem konvenuje. Já si také myslím, že se těžko srovnávám s tím, že vůči komukoli jsou používány tyto zbraně, takže já s ní ani nějak moc polemizovat nebudu. Posouzení toho, do jaké míry mají pravdu ti odborníci a experti, že by tady Česká republika chtěla mít určitou výjimku, to bych skutečně ponechal vám. Myslím si, že na to máme výbory, na to máme druhé čtení. Do té debaty v dalším kole bychom možná přišli poté, co toto absolvujeme.

Děkuji panu ministrovi a táži se paní zpravodajky, zda má zájem vystoupit se závěrečným slovem.

Ano, děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat hlasováním o předneseném návrhu na zamítnutí předloženého vládního návrhu.

Zahajuji hlasování o návrhu...

Takže zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí projednávaného návrhu. Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh na zamítnutí byl zamítnut. Tudíž pokračujeme a budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Tedy zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Beru zpět, ruším toto hlasování. A prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem jenom chtěl vzhledem k tomu, že tady říkala paní poslankyně Konečná to, co říkala, já to považuji za zcela zásadní věc, a chtěl jsem navrhnout, aby se tím zabýval bezpečnostní výbor.

Zahajuji hlasování. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování o tom, že navrhujeme přikázat předložený návrh k projednání bezpečnostnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, do kterého je přihlášeno 143 poslanců. Konstatuji, že návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a bezpečnostnímu výboru. Tímto projednávání tohoto bodu končím.